Z pohledu práva EU je přitom irelevantní, zdali pracovník ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie pracuje podle národní legislativy na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru, anebo pracuje na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Předmětná směrnice v tomto směru nepřipouští žádnou výjimku, včetně už tedy judikátu, který k té směrnici v této oblasti bohužel je. Takže my tady opravdu nemáme žádný manévrovací prostor.

Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Přeji hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Přebírám řízení schůze a budeme pokračovat další faktickou, ke které se přihlásil pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.

Tak jaká je vlastně tedy pravda?

Děkuji. Další faktická, pan poslanec Pavel Svoboda. Já skutečně nechci zdržovat. Jenom stručně doplním, že budeli dovolená začínat, řekněme, na 80 hodinách odpracované doby a DPP máte s limitem 300 hodin, navíc nám od příštího roku například díky konsolidačního balíčku vzniknou nové limity, které třeba ještě nejsou napsané, nebo já je aspoň neznám, od kterých se bude posouvat platba sociálního a zdravotního, tak prostě pro ten systém je to složitější a bohužel administrativně náročnější. Mně skutečně jde o tu věc, nechci tady hrát žádný politický boj. Jde mi o to, aby to bylo prostě jednoduché, přehledné, aby to nestálo další úřednické síly navíc v tom provozu. Děkuji. A s faktickou se přihlásil také pan ministr.

Děkuji. To byla poslední faktická poznámka a nyní do obecné rozpravy paní poslankyně Lesenská, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, náš poslanecký klub SPD obecně podporuje rozumné úpravy zákoníku práce. Klíčové přitom pro nás je, aby se ochrana práv zaměstnanců těmito změnami nesnížila, ale pokud možno naopak posílila, aby byly tyto úpravy realistické, proveditelné, vymahatelné, ale aby z druhé strany také neúměrně finančně ani jinak nepostihly zaměstnavatele, zejména ty menší.

Je pro nás velmi dobré i to, že se posílí práva osob pracujících na dohody o pracovní činnosti a na dohody o provedení práce. Například se nastavují pravidla pro čerpání dovolených a odpočinku právě pro tyto dohody. Ale zároveň musíme dbát i na to, aby tato opatření takříkajíc ze dne na den nezhoršila a neztížila personální zajištění některých oborů a provozů. A jsme zpátky u zdravotnictví a jeho problémů. Proto i podpoříme pozměňovací návrh v tomto směru, ale nepovažujeme to za trvalé a dostatečné řešení. Jsme přesvědčeni, že musíme urychleně odstranit příčiny nedobrého stavu v této oblasti nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, ale i skutečnost, že se zaměstnávání na nepojištěné dohody stalo někde normou a náhradou standardního zaměstnání na pojištěný pracovní poměr. Zkrátka že ho zaměstnavatelé zneužívají. Například právě v koronavirové době jsme se zasazovali za jejich nárok na finanční kompenzace či na ošetřovné. A právě v této době se velmi velice ukázaly mezery sociálního systému a zákoník práce ve vztahu k nepojištěným dohodám i ve vztahu k důchodovému systému je nutné toto do budoucna komplexně dořešit. Jedná se o to, že zákoník práce i v navrhovaném novelizovaném znění obsahuje ustanovení, které zaměstnavatelům zcela bez výjimek zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně jakoukoliv prací přesčas. Přesčasová práce je pro mnohé z nich nejen vítaným zdrojem přivýdělku, ale i často naprosto nutnou ekonomickou a sociální potřebou.